To znamená, jiný poměr bude, a to poměr většinový, při volbě generálního ředitele, ale při odvolávání generálního ředitele to bude nesmyslně dvě třetiny.

Také nám bylo přislíbeno, že jako opozice se budeme na tom podílet, a to bylo přislíbeno tady veřejně, tak se ptám, kdy budeme pozvání na takovéto jednání? A za třetí, jestli by nám už mohl prozradit, když se na té novele tak intenzivně pracuje, s jakými modely financování se do budoucna u veřejnoprávních médií počítá? A protože to souvisí...

Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se zde také krátce za sebe vyjádřím k předložené novele.

Ve vedení rady tedy budou nově zastoupeni členové volení Sněmovnou a nově i Senátem. Novela dále navrhuje ze zákona vypustit konstatování o tom, že Poslanecká sněmovna může radu odvolat, neplníli rada opakovaně své povinnosti stanovené zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti nebo o hospodaření České televize a Českého rozhlasu. V programovém prohlášení vlády se píše, že se zaměří na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je základní podmínka jejich nezávislosti, hospodaření veřejnoprávních médií že se podrobí kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, což posílí jejich transparentnost. Zastáváme názor, že by se měly zrušit koncesionářské poplatky, Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkové organizace, jejichž hospodaření by mělo podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Bohužel, v projednávané novele zákona o hospodaření veřejnoprávních médií se nic neřeší. Česká televize přitom za loňský rok hospodařila s rozpočtem více než 7 miliard korun, což je významná částka, její hospodaření nepodléhá vůbec žádné kontrole. Zvýšením počtu členů Rady České televize na 18 a Českého rozhlasu na 12 dojde pouze k navýšení nákladů na odměny těchto nových členů. Vláda se označuje za rozpočtově odpovědnou, přitom činí přesně opačně.

Také děkuji, paní poslankyně.

Prosím. Děkuji za slovo.

Fialova vláda ohlásila radikální změny ve veřejnoprávních médiích.

Je to uzavřený kruh. Disciplíny jako politologie, sociologie, psychologie a další poskytují patřičné nástroje k porozumění dynamiky společnosti a přetavit získané poznatky do politických procesů. V 19. století to trvalo několik měsíců, dneska to trvá pár dnů. To je velmi praktický výdobytek moderní doby, neboť veřejné mínění v liberálních demokraciích... Já se omlouvám, ale to je už opravdu...